Stanovisko výboru: bez stanoviska. Paní navrhovatelka? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 167. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Stanovisko výboru je nedoporučující. Paní navrhovatelka? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko výboru je doporučující. Paní navrhovatelka? Děkuji. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 169. Návrh byl přijat. Nyní můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Ano.